Tak, prosím.

Pauza uplynula, takže budeme pokračovat. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dovolte mi, abych vás seznámil se zprávou bezpečnostního výboru, který je v daném případě garančním výborem projednávaného tisku. Dalším výborem, který se daným tiskem zabýval, je výbor ústavněprávní.

4. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.